Příslušníci bezpečnostních sborů mají zcela jiné postavení oproti budoucím státním úředníkům. Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že po opakovaném vyslyšení takto závažných informací podpoříte náš pozměňovací návrh a ve třetím čtení tento návrh schválíte. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě a děkuji vám tímto za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se také v obecné rozpravě krátce vyjádřil k návrhu služebního zákona jako účastník jednání vládní koalice s opozičními stranami. A nebývá to úplně často zvykem z úst opozičního poslance, skutečně oceňuji i přístup vládní koalice i legislativy Ministerstva vnitra, která dokázala během necelých tří týdnů připravit nový text zákona, který je pro TOP 09 jako celek přijatelný. Zároveň zde chci avizovat tři pozměňovací návrhy. TOP 09 na jednom z posledních jednání všech parlamentních stran přišla s myšlenkou, která je běžná u některých funkcí a úředníků v Evropské komisi, a to je povinná rotace některých úředníků mezi jednotlivými sekcemi a mezi jednotlivými úřady. Můj první pozměňovací návrh říká, že by rotovali státní tajemníci, kteří jsou jmenováni podle tohoto návrhu na dobu určitou na pět let. To znamená, že by jedna osoba nemohla vykonávat funkci státního tajemníka dvakrát za sebou. Bylo by to samozřejmě pouze na ministerstvech a úřadu vlády, kde také funkce státních tajemníků existuje. Můj druhý pozměňovací návrh se také týká rotace některých úředníků, rotace vyšších úředníků. To znamená, netýkalo by se to všech státních úředníků, ale pouze těch na určitých pozicích a to konkrétně vedoucích oddělení, ředitelů odborů, a týkalo by se to také náměstka pro řízení sekce , kteří v hlavním předmětu své činnosti mají rozhodování o veřejných zakázkách, o dotační politice, to znamená rozhodování o dotacích ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů, a také mají na starosti audit. Tyto činnosti je dobré, aby nevykonával jeden úředník po mnoho let. My v tom vidíme i určitý protikorupční charakter, aby v těchto všeobecných činnostech se tito úředníci prostřídali, to znamená stejně jako u státního tajemníka navrhuji, aby po pěti letech úředníci na těchto vyšších pozicích, kteří rozhodují o veřejných zakázkách, dotacích a provádějí audit, tak aby tam existovala rotace těchto úředníků, protože skutečně rozhodují o vynakládání nemalých veřejných rozpočtů v řádech miliard a často může docházet k riziku korupčního nebo klientelistického jednání. A můj třetí pozměňovací návrh, ke kterému se chci přihlásit v podrobné rozpravě, se týká těch vylučovacích ustanovení paragrafu 2 zákona. Ta říkají, na koho se nevztahuje služební zákon. Tak kromě člena rady Českého telekomunikačního úřadu chci ještě doplnit také předsedu rady Českého telekomunikačního úřadu. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jako kolega Plíšek dovolím si vás velmi krátce seznámit se třemi pozměňovacími návrhy, které jsou velmi stručné. Ten první se týká Českého statistického úřadu, kdy chci rozšířit okruh možných, zdůrazňuji odborných uchazečů, kteří by se mohli účastnit výběrových řízení na vysoké funkce Českého statistického úřadu na funkci ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení. Druhý pozměňovací návrh se týká Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kdy si myslím, že je potřeba zajistit větší nestrannost a nezávislost tohoto úřadu.

Třetí pozměňující návrh se týká především Ministerstva zahraničních věcí, respektive zaměstnanců, kteří se vracejí ze zahraničního vyslání zpět do České republiky, a vztahovaly by se na ně velmi přísné, výrazně přísnější podmínky, kdy by bez vlastního souhlasu mohli být například převedeni na výkon jiné práce v jiném ústředním orgánu státní správy, to znamená nejen mimo Ministerstvo zahraničních věcí, ale i například mimo Prahu, a na dva roky.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Podivínskému za jeho vystoupení. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, legislativní proces návrhu nového služebního zákona trval řadu měsíců. Můžeme se ptát, zda byl standardní, či nestandardní. Rozhodně však přinesl jedno: Koalice začala vyjednávat s opozicí, jednání probíhala v důstojné a věcné atmosféře. Opozice vznesla své čtyři požadavky s tím, že pokud jim bude vyhověno, nebo dojde k dohodě, tak nebude vznášet požadavky nové a podpoří návrh zákona ve třetím čtení. To považuji za velice důležitý okamžik i do budoucna. Sejdeli se opozice a koalice nad návrhem nějakého zákona, opozice něco kritizuje, nechť to řekne na začátku a po dohodě schválí zákon ve třetím čtení a nevznáší požadavky nové.